Bohužel, jak už to bývá zvykem na vesnicích, je součástí hospody vždy i kulturní sál.

Takže opravdu je to velký problém. A ostatně i Ústavní soud, který tedy zrušil jenom část toho zákona, se jasně vyjádřil.

Opravdu tím zákonem, tak jak je teď nastaven, je pácháno dobro.

To prostě není pravda.

Opravdu nekuřáci do něj vůbec nepřijdou.

A tuto úpravu mají další evropské země, ve kterých jsme vzali inspiraci, například Dánské království, Slovensko, Estonsko, Slovinsko, další země.

Já jsem připraven odpovídat na jakékoliv dotazy. Děkuji vám za pozornost. Já také děkuji.

Děkuji za slovo.

Toto téma je takové zvláštní, nedělí se na levici, pravici, na liberální, konzervativní, dokonce kupodivu ani na kuřák versus nekuřák, protože já jsem celoživotní nekuřák, i přesto jsem pod touto normou podepsán. Já vám řeknu, co to je.

Co se vlastně říká?

Já si tady pomohu citátem ze seriálu 35 let starého Jistě, pane ministře, kde se říká, že kuřáci jsou dobrodinci národa, protože platí obrovské daně za cigarety a umírají dřív, a tím pádem nečerpají sociální dávky, nebo respektive důchod. Zdravotní důvody. To je nejčastější záležitost. My se asi, kolegové, neposloucháme. Já už jsem to řekl minule. Já nezpochybňuji ten fakt zdravotních důvodů, natolik nejsem odborník. Nezpochybňuji ten fakt.

Prohibice nikdy ničemu nepomohla. Omezení kouření. Co se stalo?

Nic. Přesunuli jsme ty lidi, aby na ně bylo víc vidět. Teď tu volbu kolem toho chodníku prostě nemám, jdu kolem kuřáků.